Děkuji za slovo.

On je to totiž svátek, který Parlament takto označil. A v našem právním řádu je také jistý zákoník práce. A zákoník práce mluví o tom, že ve státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu. A ve dnech pracovního klidu je možné nařídit pracovníkům jen takovou práci, kterou není možné vykonat další pracovní den. A v tom je ta podstata, protože my samozřejmě zde máme profese, jako jsou úředníci, jako jsou dělníci, jako jsou učitelé, a ti mají pracovní volno. A pak zde máme profese, jako jsou lékaři, policisté, hasiči, a ti nemají volno, protože jejich činnost není možné odložit na další pracovní den. A vlastně ten spor, který my tady už druhé volební období vedeme, je o tom, jestli ti prodavači a ty pokladní v supermarketu vykonávají takovou profesi, bez které bychom se obešli těch sedm dní v roce, anebo jestli se bez nich neobejdeme, protože kdyby třeba někdo dostal na Nový rok hlad, tak musí být otevřeno, aby náhodou neměl problém.

Děkuji za slovo.

To jste nám nevysvětlil.

A proti diskriminaci bychom se měli všichni ozvat.

Oni se rozhodnou, jestli budou mít otevřeno. Oni se rozhodnou, jestli budou mít zavřeno.

Ne ten podnikatel!

O tom se tady bavíme dneska. Ne o tom, že zakazujeme něco podnikatelům, ale že podnikatel může svému zaměstnanci přikázat, že musí opustit rodinu na státní svátek a jít do práce. První věc. Druhá věc. Jak sociální demokracie, tak si dovolím zde mluvit i za naše kolegy v lavicích KSČM, dlouhodobě chtěla všechny tyto svátky, aby tam byly.

První reakce na pana poslance Dolínka. Kdo hlasoval pro výběr náhodných svátků? Sociální demokraté, komunisté, nebo ODS?

Řemeslníci k vám na státní svátek nepřijdou. Zkuste si zavolat. Ty malé a drobné.

Tak co platí, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy? Nedělejte z těch podnikatelů lidi, kteří nepracují. Prodloužený víkend někde u moře. Nemluvte o těch několika miliardářích. Mimochodem je to váš předseda vlády taky miliardář. Tak neříkejte, jak ten podnikatel nedělá nic, jenom si počítá ty peníze.

Tak tady zaznělo, že má být zavřeno tam, kde je to zbytné. Tam přece jedou rodiny trávit ten čas, protože vy jste jim to naplánovali. Takže když už, tak všude, ať je to konzistentní. Tam jsou zaměstnanci druhořadí? A druhá věc. Dobře.

A on nemůže. Takže to není pravda. Vy prostě tímhletím omezujete. Zatímco tím zrušením se nic nikomu nenařizuje.

Ano, mám dvě poznámky. Jako pamětník mohu zodpovědět i ten dotaz, proč byly tehdy předkladatelem vybrány právě tyto svátky. On to tady z tohoto místa v minulém volebním období vysvětloval, byl to senátor František Bublan. V podstatě byl veden snahou najít nějaký kompromis.

A věděl, že kdyby chtěl tehdy prosadit všechny svátky, tak by to bylo obtížnější. Takže prostě je to výsledek nějakého kompromisu. V druhé poznámce bych rád reagoval na pana předsedu Kalouska, který mi tedy vyčetl, že moje faktická nebyla v tom duchu, jak měla být, tak teď snad bude.